Takže tohle je oficiální stanovisko, které Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství dává evropským orgánům. Naopak. Pracuje se s ním a pracuje se s ním jako se základem pro další projekty.